Vraťme se však k tomu, co předcházelo předložení samotného tisku. Zajímalo by mě, kdy vláda zjistila, že chce změnit výpočet valorizace důchodů. Vážení kolegové, kolegyně, dovolím si mírně zkrátit svůj projev, proto část projevu přeskočím a vrátím se k tomu, co bylo ještě minulý týden. Minulý týden předsedkyně Sněmovny upozornila na počty týkající se předložení zákonů v legislativním stavu nouze v minulém volebním období. Bylo jich víc než v tomto volebním období. Pro ty, kdo mají problémy s pamětí, bych chtěla připomenout, že se ve světě vyskytovala pandemie mající významný vliv na životy a zdraví osob a také na ekonomiku.

Jediným důvodem pro vyhlášení legislativního stavu nouze byla neschopnost předložit návrh zákona dříve, tak aby mohl být řádně projednán a prodiskutován. Chtěla bych zdůraznit, že snaha o omezení diskuse a délky jednání nepatří mezi vyjmenované důvody, pro které lze vyhlásit legislativní stav nouze. Jelikož dle mého názoru netrvá legislativní stav nouze, není tak naplněna zásadní podmínka pro projednání sněmovního tisku 392 ve zkráceném jednání. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Prosím, paní předsedkyně. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte, abych stručně zdůvodnila svůj protinávrh. Tak já vůbec nesdílím názor, že tady padají stejné argumenty.

Většinou na ně nedostáváme odpovědi, takže se ptáme dál. Tento argument mu také velice dobře a rychle vyvrátíme.

Opět se snažíte zkrátit naše práva. Opět nás chcete umlčet. Navíc já se domnívám, že je to v rozporu se zákonem, v rozporu s jednacím řádem. Vy tady budete argumentovat stanoviskem rok starým legislativního odboru Poslanecké sněmovny, já ho nesdílím. Ale teď se snažím v rámci přiměřenosti a v rámci nějaké možnosti vyjádření adekvátní mých kolegů navrhnout, ať se omezí řečnická doba na dvakrát 30 minut. Já vám děkuji. Zazněl protinávrh, žádný další návrh nepadl, v tom případě zagonguji.

Nejprve dám hlasovat o protinávrhu paní předsedkyně Aleny Schillerové, který zní, že řečnická doba bude omezena na dvakrát 30 minut. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Nyní budeme hlasovat tedy o prvním návrhu pana předsedy Cogana, který zní: omezení řečnické doby na dvakrát 5 minut.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Nyní budeme tedy pokračovat v projednávání. Prosím, máte slovo.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, já vás požádám, abyste v případě, že potřebujete diskutovat některá témata, je odešli diskutovat do předsálí, a požádám vás o ztišení. Děkuji za slovo, pane místopředsedo i za zjednání klidu.

Jde totiž o tu část populace, která se pětikoalice nebojí.

Děkuji vám, pane místopředsedo. Protože důchod je to, co si již důchodci jednou zasloužili. Nezapomínejme, že to jsou lidé, kteří celý život pracovali, přispívali do sociálního systému, platili daně, vychovali novou generaci, která dnes je ekonomicky činná. Stát jim tedy vrací jenom to, co si už během života odpracovali. Pětikoalice se tváří, že důchod je milodar nebo sociální dávka, ale tomu tak rozhodně není. My dnes máme povinnost zabezpečit našim důchodcům slušný důchod. Stát je dlužníkem a důchodci jsou věřitelé.